A jak tedy dopadá ten nákup na budoucnost našeho obranného průmyslu, jestli bude využitelný a v jaké kapacitě, jestli tedy dává zpátky práci občanům České republiky. To je asi to nejpodstatnější, co bych chtěl vědět, ty tři okruhy otázek.

Druhá věc, jakým způsobem bude kompenzována ta zvýšená cena.

A myslím si, že v tomto ohledu je před námi hodně kroků, které by měla Armáda České republiky udělat ať už v rámci přímo armády, nebo Leteckých opraven Malešice vůči dodavateli Aeru Vodochody, abychom náš letoun L39NG dostali do povědomí celého světa tak jako jeho původní verze. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi v úvodu stručně zrekapitulovat vývoj projektu nákupu vojenského vrtulníku pro Armádu České republiky.

V návaznosti na tento dokument došlo k zahájení realizace výběru vojenského vrtulníku.

Následně proběhlo několik průzkumů trhu, jak tady zaznělo z úst pana předsedy Filipa, a to za účelem zjištění, jaké vrtulníky se v této kategorii na trhu nacházejí. Byly osloveny a tady zdůrazňuji vlády Francie, Itálie, Spojených států. Dodatečně došlo k oslovení Německa a Jižní Koreje.

Protože byly provedeny tři průzkumy trhu, tým expertů Ministerstva obrany složený z armádních pilotů, logistiků a techniků vyhodnotil tyto průzkumy, kdy hodnocení potvrdilo, že na trhu Evropské unie není v současnosti řešení, které by odpovídalo požadavkům Armády České republiky.

Jeho zařazením do výzbroje dojde k výraznému navýšení bojových schopností Armády České republiky.

Následně jsem o této zakázce po těchto vyhodnoceních, po veškerých těchto procesech v souladu s vnitrolegislativou Ministerstva obrany a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek informoval vládu a na základě pověření byla potom následně podepsána smlouva se Spojenými státy na dodávku tohoto systému H1. Pořízení nových vojenských vrtulníků je plně v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky a s potřebami zajištění bezpečnosti území České republiky.

Není pravda, že pořízení vrtulníků od vlády Spojených států není v zájmu občanů České republiky. Firma Bell sama deklarovala možnost zapojení českého obranného průmyslu včetně státních podniků, jako je LOM Praha a Vojenský technický ústav v rámci pořízení vrtulníků a zabezpečení jejich životního cyklu, a to v hodnotě vyšší než 30 % z celkové hodnoty zakázky.